Tak děkuji za slovo.

Děkuji za návrh této procedury. Má někdo námitku proti té proceduře? Nemá námitku, je tady pouze žádost o odhlášení. Takže vás všechny odhlašuji.